92.

Otevírám rozpravu. Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku. Eviduji přihlášku pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, základním přáním předložené novely zákona o metrologii je vyhovět potřebám praxe a odstranit vývojově překonané požadavky. Návrh mimo jiné zpřesňuje práva a povinnosti subjektů v oblasti metrologie a zvyšuje ochranu spotřebitelů při přezkušování stanovených měřidel. K návrhu zákona byl uplatněn jeden pozměňovací návrh, s nímž souhlasím a podporuji jej. Čili bych chtěl požádat o podporu. Děkuji panu ministrovi. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pozměňovací návrh je obsažen v usnesení hospodářského výboru č. 112 z 15. schůze ze 14. ledna. Tak jak říkal pan ministr stanovisko kladné, připojuji se k němu i za sebe, za zpravodaje. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.